Děkuji, pane předsedající.

Navrhovaný zákon odstraňuje překrývání definice pomocné látky podle zákona o hnojivech a definice přípravku na ochranu rostlin podle zákona o rostlinolékařské péči. Cílem je toto řízení zastavit a vyhnout se tak případné žalobě u Evropského soudního dvora. Nově se také upravuje proces ohlášení vzájemně uznaných hnojiv. Takzvanou předběžnou notifikací v navrhovaném znění ohlášení mají ve svém právním řádu zavedeny i některé jiné členské země Evropské unie, například Německo, Francie nebo Španělsko.

Etiketa nebo příbalový leták hnojiva budou nově obsahovat údaje, které zajistí spotřebiteli podrobnější informace o výrobku.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 33. schůzi ze dne 23. června 2016 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Děkuji za vaši pozornost. Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali zemědělskému výboru jako výboru garančnímu a usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 669/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zemědělského výboru poslankyně Marie Pěnčíková, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově ministra zemědělství Mariana Jurečky, zpravodajské zprávě poslankyně Marie Pěnčíkové a po rozpravě doporučuje

Podle prvního hnojiva, u kterého bylo zrušeno rozhodnutí registraci, mohou být uváděna do oběhu nejdéle po dobu devíti místo původně navržených šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Já vám také děkuji. Přečtu omluvu.

Otevírám obecnou rozpravu.

Prosím, pane poslanče. Nebudu dlouhý, pane předsedající, nicméně aspoň poznámku. Obecně podporuji tento návrh zákona.

Mluvili jsme o tom i na jednání zemědělského výboru. Velmi bych se přimlouval, aby ministr zemědělství a ministr životního prostředí se dohodli na tom, že nebudeme přísnější, než po nás vyžaduje Evropská unie, jako je tomu v současnosti. Já vám děkuji, pane poslanče. Nikoho nevidím. Táži se, zda si chce vzít pan ministr nebo paní zpravodajka závěrečná slova. Není tomu tak. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě i podrobnou rozpravu končím. Táži se paní zpravodajky a pana ministra, zda chtějí závěrečná slova. Není tomu tak.